A co Národní rozpočtová rada, která uvádí: Střežíme veřejné finance, jsme nezávislý odborný orgán jasně, nezávislý, třeba se nepodíval, odkud tam přišli a kde byli jehož hlavním posláním je vyhodnocovat zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.

Vývoj hospodaření sektoru veřejných institucí a nastavení fiskální rozpočtové politiky. Celková plánovaná nerovnováha je však vyšší, neboť rozsah dotace ze státního rozpočtu do Státního fondu dopravní infrastruktury neumožňuje pokrýt všechny jeho plánované výdaje.

Schválený rozpočet je také zatížen vysokou mírou nejistoty.

To si vyžádá dodatečné výdaje okolo 20 miliard, bylo to 34, které nejsou v aktuálním rozpočtu předpokládány.

Dalším rizikem na výdajové straně jsou kompenzace vyplývající z regulace cen energií pro domácnosti a malé a střední podniky.

Aha. Nelze však zcela rezignovat na snahu o zajištění reálnosti a pravdivosti rozpočtové dokumentace, zejména pokud krizové situace trvají již třetím rokem a připravuje se rozpočet na čtvrtý krizový rok.

Podstatně bude také zkomplikován návrat na udržitelnou úroveň. A co ministr financí za ODS?

Stát by měl především utvářet podmínky pro co největší hospodářskou konkurenceschopnost ekonomiky.

Tato vláda nám vlastně jako program nabízí šetření a snižování životní úrovně to už se stalo. Aniž by uchopovala aktivní nástroje podporující růst.

Jejich povolání bylo pro chod státu potřebné, tvořili hodnoty, zásobili svou prací také města, aby byly dostupné potraviny a tak dále.

Z toho těmto lidem hodně ukrojí energie a ceny základních potřeb, které stále narůstají. Pokud byste si už nemohli přivydělat?

Je na toto stát připraven?

Tak nadace Agrofertu jim to zaplatila. Ano, dávky. Chudinky tam zaměstnankyně na úřadu práce. Je na toto stát připraven, že sice ušetří na mimořádné valorizaci a důchodech, ale navýší počty příjemců příspěvku na bydlení? No samozřejmě že není.